Protože ten problém tady bude pokračovat, už je tady několik měsíců. Vláda na to nereagovala. Já jsem tady už na mikrofon říkal, už někdy v létě, že mi píše řada českých občanů, kteří bydlí na Moravě u slovenské hranice.

To tady všichni vidíme, proto tady je ten stav, o kterém tady hovořím.

Mezi účastníky setkání navíc panovalo silné napětí a rozpory a projevila se zde zároveň nejednotnost ohledně řešení společné energetické krize. Jasně se tedy ukazuje nefunkčnost a škodlivost Evropské unie, zejména v době krizí, jako je tomu nyní. Zásadní politické a ekonomické otázky musíme podle názoru SPD řešit primárně tak, aby odpovídaly našim národním zájmům, a naše další členství v Evropské unii by mělo být předmětem rozhodnutí našich občanů v celostátním závazném referendu, které strany vládní koalice dlouhodobě odmítají. Takže krátce a stručně řečeno, ten summit to vlastně ukázal, přesně to, o čem hovořím i ohledně nelegální migrace, ohledně toho svého bodu, že už tady od vlády Petra Fialy slyšíme měsíce, vlastně tři čtvrtě roku, že se čeká na nějaké unijní řešení, ale a zároveň s tím naši občané a firmy platí nehorázné zálohy na energie a vlastně vláda svojí neschopností a nekompetentností vysává peněženky jak našich občanů, tak firem a pomoc samozřejmě nepřichází. A teď, když jsem slyšel v pátek tiskovou konferenci premiéra Fialy po tom summitu, tak v podstatě, když to zkrátím, on řekl: Domluvili jsme se, že se domluvíme. To znamená, výsledek nula.

Takže dohodli jsme se, že se dohodneme a že máme se dohadovat rychleji, a výsledek je skutek utek.

To je ten výsledek.

To znamená, je potřeba přijmout národní řešení. A právě proto já tady navrhuji ten bod, abychom se konečně dozvěděli, ale vy ten bod, vládní koalice, opět arogantně zamítnete, to už vím, protože vy o tom nechcete mluvit, protože vy nemáte řešení.

Mezitím probíhá v západní Evropě zhoršení bezpečnostní situace.

To je průzkum agentury Kantar pro Českou televizi, kde občané jasně řekli, že 75 % občanů už nesouhlasí s Fialovou vládou, s tím, co dělá. To znamená, s vámi už souhlasí stěží třetina občanů České republiky.

Chceme, aby tady byla co nejvyšší životní úroveň pro naše občany.

Situace eskaluje a ministr vnitra to prostě neřeší. Děkuju za pozornost. Děkuji.